Že takový krok byl na Ministerstvu obrany učiněn, to je také pravda. Ale existuje samozřejmě pro smluvní vztahy vždycky ten záznam, který je autentický, zároveň u té smlouvy.

A pokud budeme mít jaksi nedostatek na naší straně, tak budou říkat: tak si to odstraňte vy a budeme odstraňovat obě strany. To si myslím, že je potřeba. Takže prosím nechte ty věci tak, aby byly zároveň k plnění té smlouvy.

Já si dovedu představit některé věci na rozdíl od těch, kteří o tom tady hezky mluví, ale žel, nechtějí respektovat to, že abychom nedospěli zpátky do těch tragických momentů, tak se musíme právě chovat tak, abychom byli schopni kdykoliv zajišťovat ty závazky, které jsme kdy přijali, a plnit ty podmínky jak právního řádu České republiky, tak samozřejmě mezinárodní závazky, ke kterým jsme přistoupili a ratifikovali. A trvám si na tom, že pro úspěšné jednání pracovní skupiny je důležité, abychom byli schopni říct ano, ta socha je veřejně přístupná, protože ta smlouva to zahrnuje. Opravdu to není žádná výzdoba. Děkuji. Slovo má pan ministr.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Dolejše, zda navrhuje nějaké usnesení ve věci této interpelace. Děkuji.

Takže pan poslanec navrhuje nesouhlasné usnesení.

Prosím pana poslance, zřejmě navrhne přerušení.

Já vám děkuji.

Ptám se pana poslance Stanjury ano, máte slovo.

Pokračujeme dále.

Ptám se pana poslance Stanjury.

Děkuji.

Pan poslanec Stanjura. Děkuji. Ministr kultury Lubomír Zaorálek odpověděl na interpelaci poslance Pavla Jelínka ve věci stavu kauzy miliardových defraudací a mezinárodního organizovaného zločinu bezprecedentní devastace chrámu sv. Michaela Archanděla. Je pan poslanec přítomen? Jenom pro doplnění, já jsem takto postupoval už u jedné interpelace paní poslankyně Krutákové.

Pan poslanec Grebeníček není přítomen.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci novely exekučního řádu.